Děkuji za slovo. Já jsem chtěl poprosit především pana ministra a paní náměstkyni, aby reagovali ještě v rozpravě, protože jinak my už nemůžeme na to potom reagovat.

Děkuji ještě jednou za všechny dotazy. Já jsem se snažil komunikovat i s kolegy.

Nevidím na tom úplně nic špatného.

Naprosto souhlasím s tím, co řekl pan poslanec Výborný prostřednictvím pana předsedajícího, že jsem neřekl správně na začátku dne, že bych poprosil, aby to nebylo o politice. Měl jsem říct správnější termín, že prosím, aby se tolik nepolitikařilo, což se bohužel úplně, úplně nepodařilo.

Právě proto to přece děláme.

Možná je to tím, že nejsem zas tak úplně, úplně v detailu. Ale myslím si, že právě proto chceme jedno místo, právě proto chceme jeden úřad.

Na tom se zřejmě shodneme. A pochopitelně odpovědnost za územní plány.

No, já rozumím tomu, co říkal, tuším, pan poslanec Profant prostřednictvím pana předsedajícího, začněme dělat a měnit to, co je špatně. Začínáme měnit úplně, úplně všechno. Jinak to bude zase salámová metoda.

Výsledek několika generací vládních je to, že jsme v té situaci, v jaké jsme, a ta je tristní. Na tom se asi shodneme a myslím, že většina z vás, z nás si přeje to, aby k té změně došlo.

Důležitá věc, která zde padla, bylo to životní prostředí.

Ještě bych chtěl jenom dodat, že ta ochrana životního prostředí je otázkou změnového zákona a že s Ministerstvem životního prostředí je na všech úpravách shoda, jednoznačná shoda.

Samozřejmě musí být všechno splněno. Například hlukové parametry atd.

Ale zajímavé je to, že jste současně, pane poslanče Profante, prostřednictvím pana předsedajícího, říkal, že se to netýká, tento zákon, v zásadě staveb MPO a Ministerstva dopravy.

To znamená, tady souhlasím s tím, co řekl jeden z dalších poslanců, omlouvám se, už nevím který, že se to týká prakticky všech, a s tím samozřejmě souhlasím. Zcela zásadně.

Říkáte, garanční je výbor pro veřejnou správu. My se domníváme, že stavební zákon se týká zejména hospodářství.